A nyní bych to zdůvodnil. Podle názoru SPD je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty.

Mají pravdu. Mnoho našich domácností se kvůli vládě Petra Fialy propadá do chudoby. Vláda ovšem namísto toho, aby našim občanům pomáhala, opět předvádí pouze neuvěřitelný diletantismus. Tak já bych vás poprosil o klid, protože už se skoro ani neslyším. Samozřejmě, pane předsedo.

Děkuji.

Navíc příspěvek tak, jak je koncipován, jak je vládou koncipován, by penalizoval mnohé rodiny se studujícími dětmi, které by dávku nedostaly bez ohledu na to, jak jsou chudé. Na druhou stranu by příspěvek zvýhodnil rodiny, které pronajímají byty, protože příjmy z nájmů se do limitu nezapočítávají. Jde o tragickou ukázku naprosté neschopnosti ministra Jurečky i celé vlády Petra Fialy.

Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje či spíše neexistuje.

Ano, děkuji panu ministrovi, že opouští sál a bude jednat v předsálí. Ostatní také žádám ještě jednou o klid. Děkuji. Takže já to znovu zopakuji. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje či spíše neexistuje.

Kde na to ale občané mají vzít, když nemají peníze? A dostává tak naše občany, podnikatele a firmy do vážných existenčních potíží. Tato vláda Petra Fialy je tou nejneschopnější vládou v naší novodobé historii a měla by okamžitě podat demisi. Pane předsedo, já vás ještě jednou přeruším. A děkuji také za klid ostatním. Takže já bych zopakoval, že jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů.

Takže jenom zopakuji ten název: Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu, plyn a potraviny. A nyní bych tento svůj návrh zdůvodnil.

Pro naše domácnosti to znamená zaplatit za tyto komodity meziročně o desítky tisíc korun více.

ČEZ také aktuálně vykazuje zisk ve výši 60 miliard korun, který by mohl stát, respektive vláda, formou dividend vyplatit jako kompenzace našim občanům. V České republice máme v současné době absolutně nejvyšší ceny energií ze všech okolních států a je to kvůli vládě Petra Fialy, která je neschopná tuto věc řešit.

Navíc tento vládní nákup proběhl v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění v režimu nouzového stavu, který toto vládě umožňuje.

Česká republika nemá žádnou přímou smlouvu na odběr zemního plynu od producenta, a jsme proto odkázáni na nákupy této komodity od zprostředkovatelů, tedy německých obchodních firem.